Já o něm dám samozřejmě hlasovat.

Je zde návrh, já ho zopakuji, abychom přerušili jednání do doby, než budou přítomni premiér, ministr vnitra a ministr zdravotnictví.

Tak není to závěrečné hlasování. Myslím, že na toto hlasování jsme připraveni. Takže dávám hlasovat o...

Takže aby se hlasovalo o každé osobě zvlášť. Já bych chtěl požádat paní navrhovatelku, aby nám tedy objasnila, co v této Sněmovně platí.

Předpokládám, že pokud to platí pro poslance, platí to i pro ministry.

Prosím, máte slovo. Ten návrh zněl na klíčové osoby vlády, to znamená vás, pane ministře vnitra a předsedo Ústředního krizového štábu, ministra zdravotnictví a pana premiéra. Ale tady jsou vznášeny argumenty, jasné dotazy a na ně tady prostě nezaznívají odpovědi. Tak pokud máme rozhodovat o něčem tak zásadním, jako je prodloužení nouzového stavu, tedy o tom, že jsou omezována základní práva občanů a že je žádost o to mít možnost je omezovat dále, tak přece snad vedeme nějaký dialog a chceme na ty otázky, které tady padly od mnohých řečníků, slyšet také odpovědi. To jsem takto řekla, to byl můj návrh. My jsme se možná nepochopily úplně dobře s paní kolegyní poslankyní Černochovou. Já si myslím, že stačí hlasovat jedním hlasováním jako všechny tyto požadavky. Teď už v podstatě chybí jenom dva z požadovaných. A pokud tady budou, tak můžeme samozřejmě klidně pak pokračovat dále. Ale měli by být schopni s námi vést skutečně dialog, nejenom nás tady nechat mluvit. Ale my chceme, abychom tady mohli skutečně argumentačně , aby byly odpovědi. Postupoval jsem zatím velmi tolerantně, ale teď už se musíme vrátit k tomu, co nám říká jednací řád. Zazněl procedurální návrh. Slyšel jsem žádost o odhlášení a mezitím jsem vás už odhlásil.

Proto i ten, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, nemůže být mnou vyzván, aby promluvil. Budeme hlasovat o návrhu na přerušení této schůze do doby, než zde bude přítomen premiér, ministr vnitra a ministr zdravotnictví. Zahajuji hlasování. Teď už to funguje. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 4. Přihlášeno 94 poslanců, pro 38, proti 47. Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat. Ptám se pana vicepremiéra, zda platí jeho přihláška k přednostnímu právu. S přednostním právem, ano. Prosím, máte slovo. Já bych byl strašně rád, abych se nemusel bát o své příbuzné, abych se nemusel bát o svoji rodinu, aby už to tady skončilo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já bych velmi chtěl vládu poprosit o to, aby byl jasný plán na to, jakým způsobem restrikce bude odstraňovat.

Ale ta opatření nikdy nemůžou nahradit to, co potřebujeme, aby se událo nejrychleji, a sice aby se naši živnostníci a podnikatelé mohli vrátit do svých provozoven a mohli znovu nastartovat své podnikání.

A mně přijde skoro neuvěřitelné, že ani po těch týdnech nemá řada živnostníků, řada podnikatelů jasnou alespoň perspektivu toho, kdy zrovna jejich obor, jejich předmět podnikání bude znovu moci běžet, bude moci fungovat.

Protože i podle nejrůznějších dat vidíme stovky a tisíce podnikatelů a živnostníků, kteří ukončují své živnosti a hlásí se na úřady práce. A každý den těchto podnikatelů a živnostníků přibývá.